A tato vláda má politiku lží.

Pan premiér mi odpověděl na Twitteru: Andrej Babiš mě vyzval, ať na Evropské radě zablokuji dohodu o migraci. Ponechme stranou, že obsah dohody z Rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda.

Takže já myslím, že jsem to tu ukazoval už několikrát, několikrát jsem ukazoval, že to není pravda.

Není pravda, že jsme měli takovou pozici, protože vy samozřejmě manipulujete, vy manipulujete to, že ano, společné bylo to, že jsme chtěli bránit Evropu na vnější hranici. Já jsem tu pozici tady četl, a potom pan premiér píše: Nejhorší ale je, že Andrej Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí.

Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů není možné. Ano, pane premiére.

Premiér... A co je nejhorší?

Co se tam děje? Takže vy to můžete zvrátit, pane premiére, ale vy to nechcete, vy to nechcete zvrátit.

Kdo tedy má pravdu?

Protože poslouchá Brusel. Ano, proto. No tak můžeme samozřejmě se k tomu znovu vrátit.

Navrhnu konkrétní plán bezpečných hranic.

Mimochodem v Polsku Například.

Každý si tam přečte ten svůj projev, pan premiér asi taky měl nějaký projev, nevím, jestli ve prospěch těch pašeráků. A dnes to tedy pokračuje.

Víte proč?

Co jsme dostali my za Ukrajince? Nula.

Ano, Rada je jednomyslná.

My jsme solidárně, dobrovolně přijali tady stovky tisíc uprchlíků. A on vůbec nerozumí tomu, že co se vlastně děje v té Evropě. A jeden z bodů, který já budu za chvíli navrhovat, je výroční zpráva NCOZ.